Prosím, vaše dvě minuty. Pane ministře, už to nechte.

A ono to je trošku možná jinak. A on má pravdu. Tady projednáváme novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Podle kompetenčního zákona je to zákon v gesci ministra zdravotnictví.

Jsem přesvědčena o tom, že to byla nějaká dohoda mezi vámi. Ale kompetenčně je to zákon ministra zdravotnictví.

To znamená lidé, kteří mají obavy o zdravotní systém a možná by očekávali, že na to bude reagovat ministr zdravotnictví. Děkuju.

Prosím, máte slovo. Vážený pane ministře, vyhláška se nemění. Protože vyhláška je něco víceméně jako zákon a podle toho normálně ty pojišťovny postupují.

Pojišťovny nemají jenom vyhlášku, ale pracují i s různými smlouvami a dodatky. To určitě víte. Zároveň vlastně v průběhu roku mohou vstupovat další inovativní léky. A pojišťovna tvrdí, že na to nemá peníze.

Prosím.

Ale já jsem s pojišťovnami jednal a nic takového jsem nezachytil. Rada poskytovatelů a já jsem nezměnil nikoho v radě poskytovatelů, je to rada poskytovatelů, tak jak ji jmenoval Adam Vojtěch, se stejným předsedou. Rada poskytovatelů, ano, vyslovila obavy, že bude problém s dohodovacím řízením. Nebude.

To je celá inflace a polovina růstu reálné mzdy, abychom si řekli úplně jasně, a to je mimo politickou náladu vlády, jak jste říkal. Zaměstnavatelé a zaměstnanci se nikdy nedohodli a pak vláda podle vašich slov, pane poslanče, podle politické nálady nějak rozhodla. I tady chystáme valorizační vzorec, abychom si tohleto ušetřili a měli jasnou představu, jak s tím budeme postupovat. To bylo na základě nějakých objektivních dat, analýz? Nebo podle politické nálady vlády? Přečtěte si to zdůvodnění, které tehdejší ministři, kteří to předkládali, předložili. Bylo tam 51. To je opravdu vedle. A hodně. A já jim to nevyčítám, jenom říkám, že se rozhodli podle politické nálady. Podle ničeho jiného se nerozhodli.

Já jsem ten zákon předkládal na vládu, už jsem to tady říkal. Ptal jsem se i na členy Legislativní rady vlády, které jsme také zdědili.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuju. Děkuju panu ministrovi zdravotnictví, že tady je.

Cituji. Bude nutné prověřit zpětně efektivitu, přínos pro pacienta u některých mimořádně nákladných léčiv.

Díky rezervám vytvořeným navyšováním platby za státní pojištěnce.

A my jsme dali na názory pojišťoven.

Protože pak to bude bez ohledu na politickou reprezentaci nastaveno. Ale chceme mít prostě i nějakou vizi nad tím, kolik bude platba za státního pojištěnce.

Věřím vám to. Takže i to bude podstatné. Prostě spolupracovat na tom, protože tato vláda tady nebude vždycky, přijde nějaká jiná vláda, a mělo by to prostě nějak fungovat.